Já jsem řekl, že on porušil etický kodex, který platí ve všech podobných galeriích takového typu, jako je Národní galerie, porušil ho v konkrétních bodech, které tady nechci opakovat, a navíc existují podezření, že obchodoval prostě s těmi obrazy ještě ve větším rozsahu, nicméně to bychom se museli dobírat svědectví a je to dost složitá věc, těžko se to dokazuje. Řekli jsme, že porušení etického kodexu bylo tak zásadní, že to samo podle mě činí nemožné to, aby on pokračoval v této galerii.

Takže prostě to byla chyba, že vůbec do této funkce nastoupil. Tady bylo důležité to říci, protože i v této věci se rozesílaly petice, dokonce i ze zahraničí. A náš postup vůči peticím, ten, který dneska já praktikuji, tedy každou chvíli někdo píše petici, je ten, že jsem chtěl, aby se sebraly všechny adresy všech petentů, a každému tomu petentovi zvlášť jsem uložil, aby se zaslaly argumenty, proč se skončila práce pana Budaka. A takhle to budeme vždycky dělat. Pokud budou petice, tak od nás všichni petenti dostanou i argumenty a důvody, proč se tak stalo.

Děkuji, pane předsedající.

Ale reagovali na rozpravu. Teď jste řekl já jsem si to stačil hned psát: Máme podezření, že tam něco prováděl, ale je složité to vyšetřit. Od toho máme orgány činné v trestním řízení, když máte to podezření, dejte to policii a policie to vyšetří. Je to složité.

Jenom bych chtěl poprosit pana ministra Zaorálka, my jsme včera hlasovali, aby se jednalo po sedmé hodině až do půlnoci. Řada lidí se celý den koukala na to, jak česká Poslanecká sněmovna projednává rozpočet, a stalo se to kvůli tomu, že si tady tři hodiny jel naprosto nesouvisející píárko pan premiér Andrej Babiš, který to celé zdržel, za což se pan Faltýnek pak večer omlouval. Tak si tam trošku ujasněte, proč se to celé protáhlo a že to byla velkorysost toho, že naši Piráti hlasovali pro to prodloužení, protože my to chtěli probrat.

Vrátíme se k tématu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

AnnaMarie Nedoma, kterou ministr pověřil vedením instituce na konci září letošního roku, má podle něj napříště tedy personální změny konzultovat s ministerstvem. Důvody, jimiž Nedoma odvolání Budaka Zaorálkovi zdůvodnila, ale ministr považuje za závažné.

Proti odvolání Budaka skutečně vznikla petice, v níž se lze dočíst, že okolnost propuštění Adama Budaka nebo okolnosti tedy propuštění Adama Budaka proti přinejmenším kontroverzní a eticky diskutabilní. Ministr Zaorálek pak prozatímní ředitelce vytkl způsob, jakým byl Adam Budak odvolán a jak neúplně a nejasně o této záležitosti informovala veřejnost. Nicméně důvody, které mu generální ředitelka k odvolání Budaka sdělila, považoval za závažné.